Jde o ucelený systém předškolního vzdělávání, který se opírá o vědecké poznatky, zkušenosti a potřeby dítěte. Vychází ze vzdělávacích programů, jež přiměřeně věku rozvíjejí osobnost každého jedince, jeho složku rozumovou i citovou, tělesný vývoj, komunikační schopnosti, základy jazykové a matematické, grafomotoriku, poznávání okolního prostředí, hudební a výtvarné schopnosti. Prostřednictvím této přípravy si děti osvojují i základní pravidla chování, životních hodnot a mezilidských vztahů. Vytváří předpoklady pro pokračování ve vzdělávání, napomáhá, jak už jsem řekla, vyrovnávat nerovnoměrnosti vývoje dětí před vstupem do základní školy a poskytuje speciálněpedagogickou péči dětem se specifickými vzdělávacími potřebami či zdravotním stavem. Mateřské školy dávají také velmi potřebnou podporu dětem, které přicházejí ze sociokulturně znevýhodněného prostředí.

Vytvoření dobrých základů v průběhu předškolního vzdělávání tedy může významným způsobem zvýšit šanci jedince na úspěch v životě. Vytvoření takových předpokladů pro všechny děti by mělo být prioritou každé vlády.

Hlídací a odkládací služba pod názvem dětská skupina namísto mateřských škol povede ke zhoršení znalostních a sociálních návyků dětí a ponížení práva dítěte na rovné šance v přístupu ke vzdělání. Přitom ve vztahu k požadavku ministra školství na zavedení povinného posledního ročníku pro předškoláky před vstupem do základní školy, což považuji za návrh zcela oprávněný, je předložený návrh ministryně práce a sociálních věcí na hlídací služby v rozporu. Souhlasit nemohu ani s degradací povolání učitelky mateřské školy v souvislosti s dětskými skupinami, ke které dojde. Na jedné straně chceme, aby měly co nejvyšší odborné pedagogické a psychologické vzdělání, nutíme je, aby prošly různými školeními a kurzy, zahlcujeme je papírováním, pověřujeme je tak mimořádně zodpovědným úkolem, jako je zpracování školních vzdělávacích programů a všemožných projektů, které musí zohledňovat nejen rozvoj všech stránek osobnosti dítěte, ale také zdraví, životní styl, stanovenou dobu pobytu venku, prevenci, upevňování hygienických návyků a další podmínky, a na druhou stranu jim říkáme, že pro předškolní výchovu stačí chůva či sociální pracovnice. Nemělo by to být obráceně? Neměli bychom usilovat o co nejvyšší zvýšení prestiže pedagogů a pochopitelně i platů? Přitom výkon povolání pedagogů na všech stupních škol je stále náročnější. Nejde jen o to, jak se k nim chovají mnozí rodiče, či o chování dětí, které je odrazem stylu chování a života dospělých, potažmo celé společnosti.

Za posledních deset let stoupl počet dětí s vadami řeči a s narušenou komunikačních schopností téměř o polovinu.

Pokud ustoupíme od odborného vedení předškolního vzdělávání a posuneme se k pouhému hlídání předškolních dětí v dětských skupinách, tato situace se ještě dál zhorší. Riziko vidím i v ustanovení počtu hlídaných dětí. Poskytovatel je povinen při stanovení počtu pečujících osob v jedné dětské skupině zohlednit zdravotní stav dětí, dobu pobytu dětí v dětské skupině a věk, zejména počet dětí ve věku do dvou let. Nejnižší počet pečujících osob, který je poskytovatel povinen zajistit v jedné dětské skupině, činí jednu pečující osobu pro dětskou skupinu do počtu šesti dětí. Formulace jako taková je příliš obecná, ať už jde o zdravotní stav, dobu pobytu či konkretizaci, co konkrétně bude znamenat zohlednění počtu do věku dvou let.

Přičemž každé bude mít jiné potřeby, jiné požadavky a to vše s jednou paní na hlídání. Za další problém stravování. V zákoně je uvedeno, že poskytovatel není povinen dítěti poskytnout stravovací služby, neníli dohodnuto jinak.

Takže rodič předá dítě do dětské skupiny a spolu s ním i doma připravené jídlo. Nikdo nebude kontrolovat, jaká je to strava, jakou má kvalitu, jestli dítě dostává to, co potřebuje ke svému zdravému vývoji.

Ale to není jediný rozpor.